Já bych chtěl jenom připomenout cestu tohoto zákona, když se objevil první návrh, který ministerstvo vypracovalo nebo pro ministerstvo připravila Hospodářská komora, tak velká část, i vlastně kolegové z vlády, zejména ze sociální demokracie, Ministerstvo vnitra, byli doslova zděšeni obrovskou ambicí přestěhovat úředníky, přestěhovat agendu, stáhnout si rozhodování ve stavebním řízení pod jeden úřad. Byla zde i velká analýza, co to může znamenat, že to nemusí nejen že to nezrychlí stavební řízení, ale celá ta transformace ho může dokonce zastavit, a pak paní ministryně v jakémsi režimu grémií zahájila debatu, protože to je velká legislativa, zahájila debatu s opozicí, zahájila debatu se samosprávami, a tak nás zhruba dva roky ministerstvo tak trošku tahalo za fusekli, protože my jsme se účastnili těch jednání, dávali jsme důležité návrhy.

Chtěli jsme jít touto cestou, která je řádově nižší na ty náklady, může stavět na tom, co už máme, na zákonu, který řeší digitální technické mapy, které opět poslaneckou iniciativou a nakonec za součinnosti vlády jsme v tomto volebním období schválili. Jaké pak bylo překvapení, když se ten původní vládní návrh odmítnutý řadou subjektů i odborníků objevil jako pozměňovací návrh poslanecký, jako komplexní pozměňovací návrh zde, prostřednictvím pana předsedajícího, přítomného pana poslance Kolovratníka. A dalším paradoxem bylo, že výbor pro veřejnou správu, který vždy se zabývá touto legislativou týkajícího se stavebního řízení, byl hlasováním Sněmovny suspendován na pouze výbor, který si ho může projednat, nicméně již nebyl výborem garančním.

A v ten moment jsme tady dnes, ani ty předchozí čtení tohoto návrhu ve Sněmovně byly také pěkná divočina. Byla svolána mimořádná schůze v době nouzového stavu, kdy se ten zákon protlačil na mimořádné schůzi tím prvním čtením. Skutečně není to standardní věc, kde se mění takto velká důležitá legislativa, která v nějaké fázi života má dopad téměř na každého občana, ať už si staví nějakou menší věc, nebo třeba plánuje si postavit rodinný domek, anebo pokud je třeba nějaký menší stavitel. Já bych chtěl jenom připomenout, které byly ty zásadní výhrady a kdy jsme mohli zde číst ty dopisy. Existuje petice proti tomuto stavebnímu zákonu, kde jsou podepsaní lidé a zástupci samospráv. Nebudeme to dělat, ale že by tento zákon mířil na komoru, příliš lidí, kromě paní ministryně, možná dalších členů vlády a Hospodářské komory, tito lidé si to skutečně nemyslí. Jsme přesvědčeni, že superúřad není řešení.

Jen bych chtěl připomenout, že proces centralizace, kdy mám někde nějaký problém, a jenom to, že si ho hodím pod jednu střechu, že to, že to bude mít někdo, jeden člověk nebo šéf úřadu, pod kontrolou, že to vůbec nemá ty přínosy, o kterých se bavíme. Když jsme teď byli v covidu a zjistili jsme, jak daleko lépe se věci řeší subsidiárně, když funguje decentralizovaný systém, kde skutečně jste blízko problému, co řešíte, kdy skutečně můžete mít lidi, které dlouhodobě můžete školit. A teď se tady vracíme opět do nějakého modelu centrálního řízení, tady jeden superúřad, který v podstatě na vše dohlíží. Ono to zaznělo v těch diskusích mnohokrát a paní ministryně se zde vlastně i zmínila o počtu těch úředníků.

Pokud si říkáme teď, že je nedostatek úředníků zpracovávajících stavební řízení, tak kde my najdeme tu náhradu, pokud fakticky zákon nepřináší zjednodušení administrativy, počítá s přesunem těch úředníků? Pokud ta informace se mění a je to nižší číslo, já si rád poslechnu, z čeho tedy bylo vypočítáno to první číslo.

My jsme přesvědčeni, že pokud něco řeší rychlost stavebního řízení, je to využití moderních technologií, je to faktické zjednodušení, je to naplnění toho motta, co furt všichni omílají a používají v kampaních, že nemají lidé obíhat úřady, úřady mají obíhat data.

Budou to věci, které budou třeba zasahovat do stavebního řízení, a pokud se dostaneme do momentu, kdy tady budeme v nějakém procesu transformace, implikace toho zákona by mohl být velmi zásadní problém.

Už to zaznělo od kolegů i z demokratické opozice. Bude to jedna...

Já vám děkuji. Děkuji.